Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 14. schůze Poslanecké sněmovny.

Přistoupíme tedy k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Jiřího Valentu. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V tomto hlasování bylo přihlášeno 113 poslanců, pro 112, proti nikdo. Návrh byl tedy přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 14. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Jiřího Valentu. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu Poslanecká sněmovna rozhodne pouze o pořadu uvedeném v žádosti, nelze navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Takže já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navržený pořad. Kdo je proti?

Já konstatuji v tuto chvíli, že pořad nebyl schválen. A tedy tuto schůzi končím.